Prosím vás, chcete otevírat Ústavu s něčím, co není vydiskutováno. Máte to napsané. Tak prosím vás, nedělejme to. Opravdu když už to jinak nejde. Ještě bych pobral, kdybyste přinesli návrh zákona, který se bude týkat přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů konkrétně. Jak si to představujete.

Že to neuděláme. Konstatuji, že v rámci rozpravy zazněly dva návrhy na zamítnutí předloženého návrhu ze strany pana předsedy Stanjury, dále takový návrh předložil pan poslanec Feri.